I mediální debata směřovala určitým způsobem, takže není asi žádným překvapením, že jsme se zajímali o to, jaký byl především průběh dohledu nad přípravnou fází onoho trestního řízení a nad samotnou prací policie, protože mediálně byly vyslovovány různé pochybnosti a spekulace, i když dneska máme k dispozici i vyjádření nejvyššího státního zástupce, tak v té situaci jsme potřebovali pochopitelně vědět více. Tak moje chyba, omlouvám se. Pokud jde o tuto věc, tak samozřejmě nám byly podány informace ty, které jsme explicitně požadovali. Byli jsme informováni o tom, že v přípravném řízení byly prodlužovány lhůty a kromě jiného byla požadována větší součinnost dotčených subjektů. Pokud jde o vnější dohled, tak ten probíhal i na základě podnětu a zde bylo konstatováno, že namítané pochybení nebylo potvrzeno.

To samozřejmě mělo svůj význam i pro naše rozhodování.

My tady, jak tady sedíme, nejsme v roli žalobců, ale ani obhájců. My v podstatě jsme, někteří členové imunitního výboru, měli možnost nahlédnout do spisového materiálu. Seznámit se se spisem ale neznamená, že jsme rozebírali v roli zmíněných žalobců či obhájců kvalitu dokazování. A tady je třeba říci, že spis koresponduje s obsahem žádosti, že nepomíjí onu citlivou otázku na charakter ovládání firmy, otázku účastenství při zmíněném trestném činu. Já se domnívám jako člověk, který se se spisem mohl seznámit, že ono dokazování čistě z materiálního listinného hlediska je relevantní, má příslušné informace z bankovních výpisů, komplexní účetnictví, znalecké posudky atd. Se spisem se pak samotní poslanci mohou seznámit, až když případně postoupí do další fáze trestního řízení, tedy jestli jaksi budou odstíháni, protože to je pro ně podstatné pro vedení případné jejich obhajoby. Také se hodně diskutovalo o časování celé této kauzy.

A subjektivně o tom může každý soudit své, ale je to vcelku jednoduché. Prostě v roce 2007 se připravovaly příslušné výzvy na středočeském ROPu, radě operačních programů. Následovalo tedy, a to je fakt také zcela jasný, vyvedení příslušné firmy, farmy, z holdingu a pak následovalo čerpání dotace na základě žádosti atd.

A reagovala tím, že začátkem ledna zahájila první úkony v trestním řízení. Čili ta časová osa je samozřejmě relevantní. Jestli by dřívější či pozdější termín byl pro někoho výhodnější, nebo méně výhodný, to je samozřejmě věc spekulativní, ale myslím si, že orgány, když mají podněty, musí prostě jednat.

Pokud jde o možná by si někdo vzpomněl, že jsme tuto kauzu už tady měli na jedné schůzi Sněmovny. Tady bych rád podtrhl, že ona mimořádná schůze v březnu loňského roku vycházela z informací o vyšetřování evropskými orgány, čili tedy agenturou OLAF. Ta schůze byla přerušena do zveřejnění výsledku jejich činnosti, ale to je samostatný proces. S OLAFem pochopitelně česká policie má informační součinnost, ale jsou to prostě samostatná řízení, která na věc policie a imunitního režimu by neměla mít žádný vliv. Závěrem podtrhnu jenom jednu věc.

Má za cíl předejít tomu, aby Sněmovna byla zablokována, aby poslancům bylo bráněno vykonávat mandát, aby byli tímto způsobem šikanováni za svou politickou činnost. Pokud to není v souvislosti s jejich mandátem, pokud to nebrání pokračování Sněmovny, a řekněme si upřímně, pár týdnů do voleb už Sněmovna těžko může být nějakým zásadnějším způsobem v těchto případech zablokována, tak je otázkou, čemu tedy přesně by ono imunitní řízení mělo sloužit. Prostě my poslanci, byť jsme vybaveni určitou imunitou, tak nejsme nadlidi, kteří by se měli vyhýbat trestnímu stíhání. Když se dá průchod právu, tak pochopitelně je to i šance na očištění, relevantní očištění, očištění, které má vysokou míru důvěryhodnosti v právním státě. Čili veřejnost by neměla mít dojem, že když někomu stoupá vliv, tak mu stoupá také i beztrestnost. Pochopitelně v podrobné rozpravě připomeneme explicitní usnesení, které bude hlasováno samostatně v obou případech, obou pánech, ale v obou případech je shodné.

Krásný dobrý den. Po kolegovi Dolejšovi už téměř není co dodat.

Já jsem se při té své zpravodajské činnosti zaměřil zejména na chronologii, aby bylo jasno, jestli tedy došlo k načasování, nebo ne.